Myslím, že jsme se napříč politickým spektrem shodli, že podobné jednání představuje skutečně velmi výrazný zásah do života dotčených politiků a bez ohledu na to, kterou stranu zde zastupují, jestli jde o pana poslance Svobodu nebo z minulého volebního období pana poslance Tluchoře, Fuchsu, Šnajdra a další. Ale stejně tak bychom se asi měli zamýšlet nad tím, jakým způsobem se dotkne politiky jednotlivých stran a klubů situace, kdy dojde k pravomocnému odsouzení některého z poslanců.

Dnes byl zveřejněn výzkum veřejného mínění oblíbenosti politiků z hlediska toho, jak občané hodnotí jejich politickou kulturu.